Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Faktická poznámka k panu senátorovi Plačkovi. Týká se to toho, o čem tady mluvil už pan ministr.

My nechceme, aby byl zákon porušován. Jedno je právě ta vyhláška, o které bylo řečeno. A druhá věc je, že v navrhovaném pozměňovacím návrhu teď do zákona o léčivech je i přechodné ustanovení, kdy všechna event. správní řízení přestupková proti tomuto zákonu se pozastavují. A druhá věc.

Dokonce citoval některé příklady.

Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že mi pan kolega Plaček odpověděl. Jestli to je jenom jeden příklad, tak tam to opravdu může být tím připojením. Já jsem sice mluvil o sobě, ale mluvil jsem explicitně o celé chrudimské nemocnici, kde je 90 lékařů a funguje to na všech odděleních bezproblémově.

Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce. Já řeknu jednu jedinou věc. Já bych chtěl konstatovat, že 90 % nás píše recepty elektronicky.

Pro nás to není žádný technický problém. A to by ta roční doba měla napravit, ty funkce by se tam měly dostat. Kdo diskutuje o něčem jiném, než je novela zákona o léčivech, prosím v předsálí. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Já vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Vyzulovi. Já jsem pouze hovořil o tom, v jaké jsou situaci. Opatření se provádějí, ano, ale bohužel pozdě. Probíhají v době, kdy už je zákon účinný.

A možná pro tuto chvíli asi vše. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Klaus v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, hezké odpoledne.

Píše mi předseda České lékařské komory, která sdružuje všechny lékaře.

Děkuji za slovo. Já jsem na to chtěl navázat, protože jsem měl úplně stejné problémy, jako měli známí mého předřečníka. Opravdu si myslím, že se to nasazení úplně nepovedlo.

Protože za mnou potom taky chodí doktoři a říkají: proboha zastavte to, protože tím strávíme 20 minut opravdu v té ordinaci, kdy čekáme.

Ale musíme si opravdu vyčíslit, že to ty úspory přináší a že to lidi nebuzeruje.